Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, dovolte mi dvě poznámky.

My tady věnujeme obrovské množství hodin a energie tomu, abychom o tom diskutovali, ale fakt si nemyslím, že tohle je v tuto chvíli ten hlavní, prioritní problém České republiky. To je poznámka číslo jedna.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si dovolím reagovat na tu připomínku. Já nejsem příznivcem referenda, nejsem příznivcem přímé volby starostů, ale ctím, že někde je snaha tyto věci prosadit. Vnímám, že nemáme přímou volbu starostů, ano, ale pokud si to občané přejí, budu příznivcem přímé volby starostů. Tak by mělo znít naše zastoupení. My jsme tady za voliče, za občany, kteří nás sem volí. Dopoledne jsme byli trošku svědky, jak se posouvají věci a co je důležité a co je méně důležité, co je více důležité. A nechci tuto debatu rozvíjet. Tady jasně zaznělo, že legislativec doporučil předkladatelům tohoto zákona tento postup. Já jim chci umožnit, aby to bylo prodiskutováno, aby se tam jasně vyjasnily ty legislativní problémy, které s tím zákonem stoprocentně jdou, to víme všichni, a aby potom třeba i sami uznali, že to je problém. Ale ne zavřít oči před tímto problémem, který už se tady x let neustále vrací, vrací a říci: vlastně to není problém. Občané tu potřebu cítí. Není to jenom výmysl jedné politické strany. Vnímám to aspoň tak. Já to všechno cítím. A znovu upozorňuji, že Ústava zná i nenaplněné věci, o kterých se budeme bavit v rámci třeba toho referenda.

Není to pravda. Ústava ohledně referenda je naplněna, nic nedlužíme.

Kam spěcháme? Takže to klidně můžeme vrátit k přepracování.

To znamená, my toho starostu budeme fixovat na celé volební období.

Může v přímé volbě. A všichni, kteří nebudou spokojeni s tím výsledkem, mohou podle těch návrhů vyvolat hlasování o odvolání. Volí zastupitelstvo, odvolává zastupitelstvo. Tady zvolí jedna skupina občanů starostu a jiná skupina se nesmíří s výsledkem a bude to odvolávat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Tak potřetí dnes, dámy a pánové. Já bych chtěl reagovat opět na pana předsedu Michálka prostřednictvím pana předsedajícího. Víte, to, co jste tady řekl, nejdřív pojďme udělat změnu, a pak teprve navrhneme, jak by to mělo fungovat mně připadá, že to tady trošku děláme obráceně. Ale takhle měníme za každou cenu něco, co funguje. Starostové mají dneska největší důvěru občanů. Daleko větší než my tady v Poslanecké sněmovně, a to proto, že si to zaslouží. Jsou nejblíže občanům a ta města a obce fungují. Proč to za každou cenu měnit? Děkuji. Pan poslanec Luzar relativizoval moji poznámku, co je důležité pro občany, s tím, že to, o čem jsme tady dnes diskutovali ráno, pro občany příliš důležité není, možná méně než ta problematika, kterou projednáváme teď.

Děkuji. Já budu jenom krátce replikovat a budu velice rád, až přijde na stůl zákon o obecném referendu, až z pravice zazní podpora, protože to je přesně to vyjádření těch občanů, správné, ne na náměstí pokřikem, ale tím v referendu se vyjádřit k věcem, které je tíží. Čili předpokládám, že zákon o obecném referendu projde touto Sněmovnou jako nůž máslem. Děkuji. Krejza, pardon, omlouvám se. Ještě jednou. Ale na to reagovat nechci.

Kolegové, nebořme něco, co funguje! Děkuji. Nyní nikoho nevidím s přihláškou. Rozpravu končím. Má zástupce navrhovatelů zájem o závěrečné slovo? Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče. Já bych chtěl poděkovat, vážené kolegyně a vážení kolegové, všem, kteří jste vystoupili v rozpravě, a všechny vás prosím, abychom propustili tento zákon do druhého čtení. Je tomu tak? Pane zpravodaji, máte slovo.